Na jednání rozpočtového výboru jsem uplatnil některé pozměňovací návrhy v oblasti daňového řádu. Prostudoval jsem velmi důkladně stanoviska Ministerstva financí k nim, v některých případech jsem i s ohledem na diskusi na rozpočtovém výboru i v hlasování rozpočtového výboru upustil od jejich dalšího prosazování.

Pan poslanec Stanjura zde mluvil o Hospodářské komoře, která nesouhlasí se zvýšením stávající pořádkové pokuty z 50 tisíc až na půl milionu, je to zvýšení na desetinásobek, a nesouhlasí se zavedením nových sankcí, především sankce pro případ podání daňového přiznání jinak než elektronicky.

Také byl tento limit dlouhodobě kritizován, proto za minulé vlády došlo k jeho výraznému snížení na částku 50 tisíc korun.

Tato záležitost je oprávněně kritizována příjemci dotací včetně hejtmanů a včetně mnohých starostů.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, mně to nedá nevystoupit a nepřipomenout dobu předvolební, nebo řeknu dobu volební kampaně a dobu před volbami, kdy se sociální demokraté omlouvali, že ty parazity nemysleli tak zle a že naopak jsou pro ně živnostníci důležitou složkou fungování ekonomiky v České republice a že se jim budou věnovat. Tak bych to tady chtěl připomenout. Zároveň bych chtěl připomenout hnutí ANO a panu místopředsedovi vlády Babišovi jeho vyjádření, které kdysi bylo, tuším, v Brně nebo kde, velcí versus malí, kde ti malí podnikatelé, že to je takové nic, které Česká republika nepotřebuje, protože jsou důležití jenom ti velcí. A ejhle, najednou tady máme návrh zákona, který komplikuje život živnostníkům, řemeslníkům, malým zemědělcům a jako by se nic nedělo. Já bych vám toto chtěl připomenout.

Prosím, nechte ty paušály tam, kde jsou, nekomplikujte život těm, kteří státní rozpočet v žádném případě nezachrání. Oni už ho zachraňují tím, že vůbec existují.

Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Laudát. S přednostním právem, pane poslanče? Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás chtěl znovu požádat o podporu pozměňovacího návrhu hnutí Úsvit, které tady přednesl předseda našeho poslaneckého klubu Radim Fiala, abychom nezvyšovali, abychom nerušili daňové úlevy pro živnostníky. Já jsem chtěl zdůraznit, že Česká republika má v tomto okamžiku rekordní nezaměstnanost přes 600 tisíc obyvatel. Je to přibližně 8 % činného obyvatelstva.

Zatím jsme slyšeli jenom nesystémové návrhy typu investic do infrastruktury.

A naopak já si myslím, že ekonomicky, pakliže máme nezaměstnanost, tak bychom měli maximálně umožnit občanům České republiky, aby se sebezaměstnali. si našli sami nějaké pracovní místo tím, že jim naopak slevíme z těch podmínek a nebudeme jim komplikovat podmínky pro samozaměstnání, to znamená pro živnostenské podnikání.